Ano, děkuji za slovo. Já jsem to změnil na technickou, protože asi bych se dlouho nedostal ke slovu. Já tady v tom zákoně vidím dvě části. Jedna část se týká prezidentských voleb a druhá část se týká voleb vlastně lidí, kteří nemají občanství v naší republice. Proto navrhuji rozdělit tento zákon, zamítnout ho teď v prvním čtení a rozdělit ho na dvě části: na část, která by se týkala prezidentských voleb, a na část, která by se týkala toho ostatního. Protože já s tím mám velký problém. Samozřejmě. A nechci, aby tady v tuto chvíli měli možnost volit lidé, kteří nemají české občanství. Takže navrhuji zamítnutí v prvním čtení. Tak já děkuji. Ale pane poslanče, ještě jsou tady faktické poznámky.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já zareaguji na to, co říkal pan ministr tady před chvilkou, že se to bude týkat pouze občanů zemí Evropské unie. Já když vidím, jak dneska členské státy Evropské unie udělují občanství různým osobám, jak dneska mají evidenci, resp. spíše neevidenci osob, které budou žádat u nich o azyl, kde jejich historie je velmi nejasná, tak mám velmi vážné obavy, že ani občanství zemí Evropské unie není zárukou toho, že se nám tady bude dít něco, co my nechceme. To je jeden zásadní fakt. Neustále tady přijímáme normy Evropské unie a já už jsem několikrát zaregistroval, že když určité státy něco nepřijaly, tak se vlastně vůbec nic nestalo. Tak já si myslím, že tady máme krásnou možnost tohle také aplikovat, a se připojuji k tomu návrhu na zamítnutí v prvním čtení. Ano.

Prosím, máte slovo.

Dá se předpokládat, že při udělování trvalého občanství, nebo při udělování občanství třebas v některých zemích na západ od nás budou postupovat podle trošku jiných kritérií než my.

Nicméně nemyslím si, že je třeba zamítat to v prvním čtení, myslím si, že je možné upravit to pozměňovacím návrhem. Prosím k mikrofonu pana poslance Holíka, připraví se pan poslanec Lank. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

A z toho důvodu chci říct, že nebudu s tímto souhlasit. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo a hezké odpoledne. Takže budu velice stručný. Já k tomu tolik času nepotřebuji. Já si myslím a jsem o tom bytostně přesvědčen, že právo volit a být volen je prostě spojeno s tím, že má ten dotyčný občanství toho státu, kde chce kandidovat nebo kde chce případně volit. A já bych byl rád, kdyby to tak i zůstalo. Já rozumím argumentu, že se jedná jenom o občany Evropské unie.

A jestliže se jedná o pouze dva typy voleb, tak já se bojím, že zatím se jedná o dva typy voleb. A bojím se toho, že tohle je začátek takové té krásné známé salámové metody. Návrh na zamítnutí zákona už tady padl, nebudu to tady znova nutně opakovat, jenom ho jednoznačně podporuji. Nyní prosím s faktickou paní poslankyni Hnykovou.

Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne. Pane ministře, vy jste řekl, že tuto novelu předkládáte na základě toho, že jsme se tím zavázali při vstupu do Evropské unie. Ale ona se ta Evropská unie změnila.

Já navrhuji a podporuji, aby se tento návrh zamítl. Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu s faktickou poznámkou paní poslankyni Lorencovou.

Dobrý den, kolegyně, kolegové, paní předsedající.

To prostě nemůže projít přece. Takové návrhy nemůžeme připustit. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Farského. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych zvláště obchodníkům se strachem, kteří na tom stavějí svoji politickou kariéru, chtěl doporučit, aby také se dívali na fakta. A ta jsou ta, že i když ten zákon nepřijmeme, tak se vůbec nic nezmění. Ani jeho přijetím se nerozšíří žádné pravomoci. Takže to bych chtěl vyřídit těm, kteří stavějí svoji kampaň a svoji politickou kariéru na tom, že straší lidi, a snaží se tím vydobýt politické body. Prosím respektujte fakta a čtěte předlohy, než se k nim vyjádříte. Já děkuji.

Prosím, máte slov. Na to prostě musím zareagovat. To se nedá. Obchodníci se strachem. My nemluvíme o tom, že to nebezpečí nám tady hrozí dnes, zítra nebo za měsíc.

My jenom říkáme svoji vizi, kterou máme, naštěstí, možnost vidět, kam to může, já říkám může já neříkám, že to tak musí být ale může dojít. A vidíme, že to tak docházelo. A mou povinností je hájit zájmy toho, co si myslí většina občanů České republiky. Proto si za tím, co tady zaznělo i od mých kolegů některých, kteří mají stejný názor, stojím. Nejde o žádný obchod se strachem, jde o hlubokou úvahu do budoucna. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Černocha, připraví se pan poslanec Tejc. Všechno faktické poznámky.